Těch věcí, které jsou, je celá řada.

A to je ten důvod, proč i já budu dneska hlasovat pro nedůvěru této vládě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mám tady jednu faktickou poznámku. Paní poslankyně Pastuchová. Prosím. Děkuji za slovo. Jen krátce musím zareagovat na svého předřečníka, i když si ho velice vážím.

Pan ministr byl v našem Libereckém kraji, jezdili jsme, můžete se dotázat. A dokumentaci, kterou vytvořili v těchto dvou nemocnicích, si vyžadují nemocnice v republice. Takže si myslím, že to je opravdu na managementu a ne na tom, co přikazuje Ministerstvo zdravotnictví. A ještě k tomu, že pan ministr neplní své sliby. Víte, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, včera jsem byla účastna podvýboru pro vzdělávání nelékařů.

Nicméně tento zákon č. 95 platí teď abych nelhala rok, rok a půl? A najednou se nám tady objeví znovu s vaším podnětem, aby se zase otevřel a zase se změnilo to, nad čím jsme tady debatovali hodiny a hodiny, a debatujeme o tom znovu.

Další faktická poznámka je pan poslanec Svoboda.

Prosím, máte slovo. Jenom velice stručně.

Budete dělat sesterskou dokumentaci, psát to a budete to muset dělat.

Děkuji. Dalším s faktickou poznámkou pan poslanec David Kasal. Děkuji, pane předsedající. Nicméně řeknu to naplno.

Kdo šéfuje pediatrii praktické? Paní doktorka Cabrnochová, manželka pana Cabrnocha. Co k tomu chcete víc dodat? Vážím si vás. Vy jste mnohem déle gynekolog. Omlouvám se, já do gynekologie nikdy hovořit nebudu.

Dobrý podvečer, vážený pane místopředsedo, pane premiére, členové vlády, dámy a pánové. Já jsem se rozhodl ve svém příspěvku úmyslně zvednout rukavici, kterou hodil pan premiér, a vyjadřovat se zcela konkrétně k tomu, co vykonávají někteří členové jeho vlády a jak plní programové prohlášení, v tomto případě Ministerstvo kultury a Ministerstvo školství, v těch 637 bodech, nebo jejich příslušné části.

Řekl bych, že je jakýmsi nominantem čtvrté koaliční strany, která se nejspíš po dnešku již objevila, a to je strana hradní. Totiž sama strana, která pana ministra Staňka do této vlády nominovala, sociální demokracie, ho v této vládě již nechce, ale pan ministr Staněk stále ve vládě zůstává. Tak to si myslím, že je rozhodně úkaz velmi zvláštní. Jak se vlastně toto stalo, že pan ministr ve vládě byl za sociální demokracii, dnes už za sociální demokracii není a stále ministrem zůstává? Připomenu tedy několik základních dat. Pane poslanče, vy jste dal procedurální návrh, já o něm nechám hlasovat. Právě že jsem nedal procedurální návrh, pane místopředsedo. Já jsem říkal, že ho nechci, protože to nejvíc hovoří o tom, jaký pan ministr Staněk má vztah ke Sněmovně.